Sada prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 548. Poslenika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku, sukladno čl. 2014. poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno čl. 197. Želi li predstavnik predlagatelja da da dodatno obrazloženje?

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, proizlazi iz zakona koje ste prethodno raspravili, ali dozvolite mi da uvodno kažem, nekoliko riječi o grani prometa, koji je predmet zakona, koji danas predlažemo izmijeniti. Unutarnja plovidba je grana prometa koja ima veliki još nedovoljno iskorišten potencijal i upravo s toga i u skladu s politikama EU, ali i vlastitom gospodarskom politikom, ova vlada, kroz niz investicija u različite segmente unutarnje plovidbe, ali i kroz redefiniranje institucionalne arhitekture koje uređuje ovo područje, nastoji osloboditi upravo gospodarski potencijal ovog vida prometa. Tako konkretno u lučku infrastrukturu, u ovom trenutku, u Slavonskom Brodu, u Osijeku, u Vukovaru, provode se projekti vrijedni 37,6 milijuna kn, iz državnog proračuna, te 43 milijuna eura, iz različitih vidova europskog financiranja. Kada govorimo o brodarstvu u unutarnjoj plovidbi, u ovom trenutku u upisnike u RH, upisano je 285 plovnih objekata, od koji je 63 u raspremi. Kako bismo osigurali modernizaciju i podizanje tehničke opremljenosti, a time i sigurnosti, brodara, u skladu i sa onime što provodimo u pomorskom gospodarstvu, Vlada Republike Hrvatske, priprema program obnove flote u skladu sa smjernicama o pravnim o potporama, dozvoljenim potporama za unutarnju plovidbu koji će ubrzo biti usvojen. Kada govorimo o plovnim putevima, njihovo održavanje je preduvjet, za konkurentnost luka, naime, bez pouzdanosti i dostupnosti plovnih putova, ne možemo uopće govoriti o mogućnosti razvoja prometa a time niti konkurentnosti lučkog sektora. I upravo zbog toga, želimo posebno potaknuti održavanje i izgradnju plovnih puteva, jer s njegovom dinamikom, do sada ne možemo biti zadovoljni. Istovremeno, a radi osiguranja efikasnijeg načina upravljanja ovim sustavom, Vlada Republike Hrvatske, je predložila i osnovana je upravo za unutarnju plovidbu unutar Ministarstva mora prometa i infrastrukture, čime se je oslobodila mogućnost da radi racionalizacije, ugasimo sada, aktivnu Agenciju za unutarnje plovne puteve. A upravo gašenje te agencije predmet je ovoga zakona. Njezine funkcije preuzeti će nadležna uprava za unutarnju plovidbu, prednost će biti u tome što ćemo osigurati kvalitetnije planiranje imati ćemo veću učinkovitost i smanjiti ćemo troškove. Ne otvaram raspravu, prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Pero Ćosić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena predstavnice predlagatelja iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, gospođo državna tajnice, uvažene kolegice i kolege. Sukladno zaključku Vlade RH iz kolovoza ove godine, zaključku o smanjenju broja agencija i drugih pravnih osoba sa javnim ovlastima predviđen je prestanak rada Agencije za vodne puteve s 1. siječnjem 2019. godine. Cilj ovog zaključka Vlade su uštede na troškovima odnosno rasterećenja državnog proračuna. Upravo odredbama ovog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda sa Konačnim prijedlogom Zakona uskladiti će se postojeći zakonodavni okvir sa tim zaključkom Vlade te izbrisati Agencija za plovne, za vodne puteve iz sudskog registra kako bi se osigurao nesmetan, nastavak daljnjeg nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture će preuzeti sve poslove, zadaće, prava i obveze, nekretnine, sredstva za rad, opremu, financijska sredstva i ono najvažnije radnike agencije. Važno je također napomenuti da se uštede neće činiti otkazima radnika već ukidanjem vodećih radnih mjesta kao što su ravnatelji, pomoćnici ravnatelja, ukidanje raznih dodataka na plaće koje nemaju ostali državni službenici i namještenici a naravno neće se više trebati ustrojavati sredstva za rad članova upravnih vijeća agencije jer njihov mandat prestaje sa danom brisanja agencije iz sudskog registra. Pametno upravljanje novcem poreznih obveznika, racionalizacija troškova i suzbijanje bujanja državne administracije neophodno je za ubrzavanje rasta našega gospodarstva pa vjerujem da će tome pridonijeti i ova odluka budući da očekujemo sada kada je sve na jednom mjestu veću racionalnost i učinkovitost u radu, naime procesi rada i aktivnosti potrebnih za obavljanje svih poslova iz djelatnosti agencije ubrzati će se i pojednostaviti jer će se svi obavljati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u njegovoj unutarnjoj ustrojbenoj jedinici, upravi unutarnje plovidbe. Stoga smatram da je dobro što je ova Vlada vratila odnosno uspostavila upravu za unutarnju plovidbu kao posebnu ustrojbenu jedinicu pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture jer ovaj ustrojbena jedinica može prihvatiti poslove agencije za plovne puteve a iz toga su izuzeti poslovi RIS-a, nacionalne riječne informacijske središnjice koja je bila u sastavu agencije kao ranije i 4 lučke kapetanije na unutarnjim plovnim putevima koje su bile u nadležnosti ovoga zakona. Poslovni RIS-a prebacuju se upravo u sigurnosti plovidbe u istom ministarstvu kao i 4 lučke kapetanije na unutarnjim vodama što je regulirano Zakonom o lučkim kapetanijama koji je u drugom čitanju odnosno u konačnom prijedlogu zakona bi na raspravi u ovom Domu prije 2 dana. Ovim značajnim izmjenama Zakona o plovidbi i lukama na unutarnjim vodama unutar kojeg se još reguliraju poslovi 4 javne ustanove lučke uprave Sisak, Slavonski Brod, Vukovar i Osijek kao i luke u istoimenim gradovima. Stoga sam mišljenja da bi zbog ovih značajnih izmjena ovaj zakon mogao uskoro u proceduru donošenja novog i cjelovitog zakona. Ministarstvo kao središnje tijelo državne uprave neće više odlučivati o žalbama na akte agencije nego će ih samo donositi i tako olakšati i ubrzavati rješavanje zahtjeva upućenih od strane gospodarskih subjekata što će rezultirati podizanjem kvalitete i efikasnosti u području javnih usluga. Kada govorimo o vodnim putovima moramo podržati svaku promjenu koja vodi ka boljoj efikasnosti sustava, naime riječni promet u RH najslabije je razvijena grana prometa sa dosta neiskorištenog prometnog potencijala. Hrvatska je pored jadranske i podunavska zemlja kroz koju prolazi 7. dunavski koridor koji povezuje sjeverozapad i jugoistok Europe europskom mrežom vodnih puteva, razvoj unutarnje plovidbe vodnih puteva i luka unutarnjih voda od gospodarskog su interesa za RH a mreža unutarnjih vodnih puteva u RH kao što sam rekao integrirana je u europsku mrežu vodnih puteva a RH je međunarodnim ugovorima prihvatila tu činjenicu. Možemo reći da od približno 1000km klasificiranih vodnih puteva oko 600km su međunarodni vodni putovi a pored toga planira se i izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava u dužni od 61km. Članstvo u EU otvorilo je nove prilike za poboljšanje prometa na unutarnjim vodnim putovima, povoljan zemljopisni položaj Hrvatske i unutarnjih vodnih puteva u srcu Europe kao i najisplativiji i siguran način prijevoza u usporedbi sa drugim vrstama prijevoza glavne su prednosti ovog prometnog sektora. Međutim u RH sektor ima i puno slabosti i infrastrukturnih ograničenja. Kada kažem da ima puno slabosti prvenstveno mislim na stanje plovnog puta koji ne odgovara propisanim klasama međunarodnog plovnog puta. Kod infrastrukturnih ograničenja moram ukazati na nedovoljnu razvijenost luka, nedovoljnu izgrađenost operativnih obala sa potrebnom opremom kako što su dizalice, skladišta i naravno ukazati na zastarjelost plovnih jedinica i da je starost naših plovnih jedinica u prosjeku veća od 40 godina. Što se tiče europskih ciljeva kao što je smanjivanje cestovnog prometa roba u smislu preusmjeravanja na 30% tereta u željeznički promet ili vodni promet u razdoblju do 2030. godine ili više od 50% do 2050. godine Hrvatska unutarnja plovidba obzirom na prostorni raspored plovnih puteva navedenim ciljevima može pomoći uglavnom širenju, uglavnom unutar širih europskih projekata. Naime, što se tiče unutarnje plovidbe, plovidba orijentirana isključivo mogu samo reći na plovidbu između Slavonskog Broda i Siska gdje se prevozi nafta, sirova nafta za Rafineriju Sisak a sva ostala je orijentirana na međunarodni promet. U vidu boljeg povezivanja jadranskih luka sa Europom važno je izgraditi i višenamjenski kanal Dunav-Sava. Primjer je taj da kada se iz luke Ploče željeznicom prevozi teret koji se utovara u Slavonskom Brodu na brod i dalje ide plovnim putem, izgradnjom ovoga kanala Dunav-Sava taj put prema zapadu skratio bi se čak 400 kilometara i siguran sam da bi tada ovaj put bio puno interesantniji za prijevoz robe iz Bosne i Hercegovine, kao i drugih dijelova svjetskih destinacija. Dakle, izgradnjom ovog višenamjenskog kanala, povezali bi se hrvatski unutarnji lovni putevi, znači Sava sa Dravom i s Dunavom, unutarnji plovni putevi također sa Europom, a put prema zapadnoj Europi skratio bi se 400 kilometara, tada bi se znači, ove plovidbe zaista povećao, a benefiti izgradnje ovog kanala su višestruki. Kanal bi bio višenamjenski i kao takav s jedne strane služio bi poljoprivredi za navodnjavanje i odvodnju, a s druge strane za smanjenje opasnosti od poplava jer u pravilu, visoki vodostaj odnosno vrh vodnog vala rijeke Save i Dunava se vremenski nepodudaraju. Iz stranih iskustava možemo zaključiti da različite zemlje, imaju različite organizacijske oblike koji obuhvaćaju tematiku vodnih puteva i u većini europskih država upravljanje je, i tehničko održavanje vodnih putova na unutarnjim vodama, organizirano kao zasebna služba neovisno od problematike pomorskih plovnih puteva izuzev Nizozemske i Njemačke koje imaju Agenciju nadležnu za more i unutarnje plovne puteve, i zbog njihove specifičnosti odnosno njihovih velikih rijeka povezanih sa morem i lukama na njima, tu imamo dosta mješovite plovidbe, znači i veliki prekooceanski brodovi plove do tih velikih luka. U dosta zemalja tehničko održavanje usko je povezano sa vodno-gospodarskom problematikom, pa se čak i odvija putem vodno-gospodarskih službi, i to je i razumljivo jer je održavanje ... [[Govornik se ne razumije.]] vodnih putova na prirodnim rijekama prvenstveno kategorija regulacije rijeka za malu vodu, odnosno za plovidbu. Na nama je da nađemo model koji nam je, koji nam najbolje odgovara i u tom smislu doprinosimo gospodarstvu i sigurnosti plovidbe, pored ušteda naravno treba nam i efikasno upravljanje unutarnjim plovnim putevima i značajna ulaganja u vodne puteve. Europa upućuje na razvoj ovog vida prometa, o projektima je nešto govorima i državna tajnica i nadam se da će njihovom realizacijom, da će njihova realizacija doprinijeti rastu gospodarstva što je i temelj ove zakonske odluke. Još bi napomenuo da više od 80% riječnih plovnih putova nalazi se u Slavoniji, Srijemu i Baranji, i realizaciji ovog projekta je svakako bitna za realizaciju sveukupnog projekta Slavonija.

Poslovnika hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku, sukladno članku 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvolite. Zahvaljujem se poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, saborski zastupnici i zastupnice. Dakle, nacrtom Prijedloga Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite sa Konačnim prijedlogom Zakona, određuju se načela i sustavi mjera za ostvarivanje i unapređenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Ujedno se propisuje postupak akreditacije zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika kao i procjena zdravstvenih tehnologija, a sve radi osiguranja i smanjivanja rizika po život i zdravlje pacijenata. Navedenim zakonskim prijedlogom brišu se odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koje se odnose na osiguranje i unapređenje kvalitete usluga u socijalnoj skrbi. Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi osnovana je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, a djelokrug poslova Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu od 01. siječnja 2019. godine, prenosi se na Ministarstvo zdravstva. Poslovi čije obavljanje će preuzeti Ministarstvo zdravstva su: provodi postupak akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti, provodi postupak provjere uspostavljenosti standarda kvalitete, provodi postupak procjene zdravstvenih tehnologija, vodi bazu podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija, uspostavlja sustav za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija, surađuje sa pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija, ostvaruje međunarodnu suradnju na području procjene zdravstvenih tehnologija, vodi registar danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti, te osigurava bazu podataka koja je vezana uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija, organizira edukaciju na području osiguranja unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite, te procjenjuje zdravstvenih tehnologija. Zatim nadzire standard nezdravstvenih osiguranja, obavlja i druge poslove na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite. Donošenjem zakonskog prijedloga, izbjeći će se pojava pravnih praznina, a sve u cilju osiguravanja nastavka aktivnosti i kontinuiteta poslova koje je do sada obavljala Agencija na području sustava kvalitete zdravstvene zaštite.

Novine, koje su uvedene ovim zakonskim prijedlogom odnose se i na dopunu Odredbi koje se tiču načela sigurnosti pacijenta, a koje se ostvaruju provedbom mjera kojima se treba ostvariti podizanje svjesnosti o sigurnosti pacijenta, razvoj i unapređenje sustava, praćenje i mjerenje sigurnosti pacijenta, kao i izvješćivanje na tom području, smanjenje rizika za neželjene događaje te razvoj istraživanja na području sigurnosti pacijenta. Također nositelji zdravstvene djelatnosti u cilju osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite, mogu sukladno zahtjevima međunarodno priznatih standarda, steći i međunarodnu akreditaciju. Mjerila za priznavanje međunarodne akreditacije, pravilnikom propisuje ministar. Radi osiguranja učinkovite, djelotvorne i jednako visokokvalitetne i jednako dostupne zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim djelatnostima na svim razinama zdravstvene zaštite te na cijelom području RH, ministar koji je nadležan za zdravstvo donosi plan i program mjera za osiguranje, unaprjeđenje i promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite. Planom i programom mjera utvrđuje se prioriteti za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite te mjere za uvođenje jedinstvenog sustava standarda kvalitete zdravstvene zaštite, kliničkih pokazatelja kvalitete i pokazatelja sigurnosti pacijenta. Utvrđene mjere obvezne su provoditi svi nositelji zdravstvene djelatnosti radi uspostave tzv. hrvatskog standarda kvalitete zdravstvene zaštite i procjene sigurnosti pacijenta. Ministarstvo nadležno za zdravstvo provodi obvezno praćenje pokazatelja kvalitete zdravstvene zaštite a koji su utvrđeni planom i programom mjera u RH. U zdravstvenim ustanovama osniva se povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove. Akreditacijski postupak je dobrovoljan, on se obavlja na zahtjev nositelja zdravstvene djelatnosti a sukladno akreditacijskim standardima. Akreditaciju rješenjem daje odnosno uskraćuje ministarstvo koje je nadležno za zdravstvo. Evo toliko bi bilo u mojoj promemoriji, ja bi samo rekao da smo mi na ovaj naš tekst dobili nekoliko amandmana na članak 2., na članak 11. i 12. kao i na članak 22. Svi se amandmani praktično odnose na nomotehničke dopune i promjene pa smo ih sve prihvatili. Evo hvala vam lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a prvi će govoriti poštovani zastupnik Ivan Ćelić. Poštovani državni tajniče, evo danas smo u više zakona se referirali na zaključak Vlade RH o smanjenju broja različitih institucija. Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi s obzirom da je u to vrijeme postojalo zajedničko Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, osnovana je i Agencija za kvalitetu i akreditaciju zdravstva i socijalne skrbi. Gledajući sve parametre u proteklih 7 g. možemo slobodno reći da ta agencija nije ispunila svoja očekivanja i nekako se stekao dojam danas kao da je to sad proizvoljno preko noći donesen zaključak Vlade RH.

Naime, svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenje najviše moguće razine zdravlja a cilj svakog zdravstvenog sustava je unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite. Kvaliteta zdravstvene zaštite podrazumijeva skup mjera poduzetnih tijekom zdravstvenog postupka čiji je rezultat povoljan ishod liječenja. Time se sprječavaju neželjeni događaji koji mogu prouzrokovati negativan ishod liječenja. Vrlo važan pojam koji se tiče ovoga zakona jest i akreditacija koje priznanje za pružanje kvalitetne i sigurne zdravstvene zaštite ali i najučinkovitija metoda vanjskog vrednovanja rada. Ovdje je vrlo važno spomenuti i procjenu zdravstvenih tehnologija koja predstavlja multidisciplinaran, stručan, nepristran, objektivan, baziran na načelima medicine utemeljene na dokazima i transparentan proces procjene kliničke učinkovitosti i sigurnosti uz ekonomsku analizu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija i ta procjena zdravstvene tehnologije može se odnositi na procjene jedne tehnologije za jednu indikaciju u usporedbi uz dosad najboljom postojećom te za procjenu više tehnologija za jednu indikaciju ili jedne tehnologije za više indikacija u usporedbi sa dosad najboljom postojećom. Završi produkt procjene zdravstvenih tehnologija je pisani dokument koji treba sadržavati određene domene. Glavni korisnici procjena zdravstvenih tehnologija u svijetu su ministarstva zdravstva bilo da se radi o donošenju odluka o kapitalnim investicijama u zdravstvu, o donošenju novih zdravstvenih programa kao što su nacionalni programi za borbu protiv različitih vrsta raka. Korisnici su također nositelji državnih i privatnih zdravstvenih osiguranja, uprave bolnica, dakle sve u svrhu daljnjeg donošenja konačne objektivne odluke u zdravstvenoj politici.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, Juro Martinović, izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle Zakonom o sudskim pristojbama propisuje se način naplate sudskih pristojbi za radnje koje sud poduzima na zahtjev stranke u sudskim postupcima. Dakle, plaćanje pristojbe mora biti tako uravnoteženo da ne odvrati ljude da se obraćaju sudovima, dakle ta pravo na pristup sudu se ne smije time osujetiti, ali isto ona ne smije biti tako niska da bi doprinijela objesnom parničenju stranaka. Izradi novog Zakona o sudskim pristojbama pristupilo se prije svega radi uvođenja odnosno daljnjeg poticanja elektroničke komunikacije sa sudovima te radi usklađivanja s drugim važećim propisima koji su stupili na snagu nakon zadnjih izmjena i dopuna Zakona o sudskim pristojbama, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da je nakon donošenja, dakle '95. godine je ovaj zakon donijet, važeći tekst zakona mijenjan 6 puta. Vezano za poticanje elektroničke komunikacije sudova sa strankama ovim konačnim prijedlogom zakona predlaže se smanjenje sudskih pristojbi za podneske podnesene elektroničkim putem u iznosu od 50% od propisane pristojbe. S tim da se za podneske koje stranka podnese elektroničkim putem plaća pristojba u trenutku podnošenja podneska, dok za podneske koje stranka od suda zaprimi elektroničkim putem pravo na umanjenje od 50% iznosa sudske pristojbe ima samo ako pristojbu plati u roku od 3 dana od zaprimanja podneska. Poticanje elektroničke komunikacije rezultirat će administrativnim rasterećenjem sudova, što će za posljedicu imati ubrzanje sudskih postupaka te osiguranje bolje naplate sudskih pristojbi. Sastavni dio važećeg zakona je Tarifa sudskih pristojbi kojom se utvrđuje iznos pristojbene obveze pa je radi omogućavanja fleksibilnosti izmjena i dopuna sudskih pristojbi ovim konačnim prijedlogom zakona predloženo tarifu propisati uredbom Vlade RH. Osim navedenog konačni prijedlog zakona je u odnosu na tekst važećeg zakona izričajno i normativno dorađen. Prilikom pripreme ovog zakona, dakle vodili smo računa i o socijalnoj komponenti, dakle da na stanovit način omogućimo svim onim koji su socijalno ugroženi ili osobe koje su oni po zakonu obvezni uzdržavati da ih se može u sudskom postupku oslobodit sudske pristojbe, s tim da smo za neke kategorije naših građana propisali izravno oslobođenje, poput ratnih vojnih invalida i još niz kategorija građana. Evo to bi bilo to za uvod. Izvolite.

I to je odlično, to je dobro, to će pomoći našim građanima. Međutim, među tim osobama koje su oslobođene od plaćanja sudskih pristojbi nema i osoba s invaliditetom. Moje mišljenje je da su osobe s invaliditetom pripadaju, većina njih, najsiromašnijoj skupini građana, stoga evo ja ću podnijeti amandman, pa vas molim da razmotrite da se i osobe s invaliditetom oslobodi od plaćanja sudskih pristojbi.

reći dakle da ćemo sa dužnom pozornošću razmotrit ovaj prijedlog. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ante Bačić. Hvala gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče Martinović, poštovana pomoćnice ministra Šimunđa Nikolić, pred nama je Prijedlog Zakona o sudskim pristojbama, drugo čitanje, evo kao što nas je i državni tajnik upoznao na samom početku, ovim zakonom propisuje se način naplate sudske pristojbe za radnje koje sud poduzima na zahtjev stranaka u samim sudskim postupcima. Pozdravljamo normalno ovim putem donošenje novog prijedloga zakona jer sama činjenica da od '95. mijenjan 6 puta, ali evo i radi uvođenja same elektroničke komunikacije sudova, ovo je bitna izmjena vezano za same sudske pristojbe. Glavni cilj je i poticanje elektroničke komunikacije, samih sudionika u sudskim postupcima tako da se ovim prijedlogom i predlaže smanjenje sudskih pristojbi za podneske podnesene elektroničkim putem u iznosu od 50% od propisane pristojbe i za podneske koje stranka podnese elektroničkim putem plaća pristojbu u samom trenutku podnošenja podneska. Dok za podneske koje stranka od suda zaprimi elektroničkim putem, pravo na umanjenje od 50% iznos sudske pristojbe ima samo ako pristojbu plati u roku 3 dana od zaprimanja podneska. Samim ovim izdvajanjem tarifa sudskih pristojba iz ovog zakona te njeno propisivanja uredbama o tarifi sudskih pristojbi koje donosi Vlada RH vjerujemo da će se osigurati jednostavnih postupak potrebnih izmjena i dopuna u budućnosti. Što se tiče samih uplata i troškova predujma vještačenja automatski se dokaz treba dostaviti u spis i to od strane suda, što ažurnije u pisanom obliku, jer nekad se samo ročište održi i nepotrebno ako nije stigao spis o dokazu o uplati. Znamo i da u nekim sudovima i to smo raspravljali u prvom čitanju ovoga zakona ne treba se dostavljati potvrda o uplati pristojbe jer samo računovodstvo sudova automatski stavi doznaku, dok u nekih, nekim drugim sudovima opet to nije način i nije praksa kako se radi te se sve mora slati preporučeno poštom. Što se tiče samog e predmeta aplikacije, što je zanimljivo i što smo isto upozorili u prvom čitanju Ministarstva pravosuđa, tada smo uvidjeli da se ne pokrivaju prekršajni i upravni sudovi u RH. Naime, Upravi sud čak ni nema e oglasnu ploču, gdje se automatizmom mogu skidati sve presude već se sve šalju poštom, što definitivno nije ni efikasno ni ekonomično i vjerujemo da će se uskoro i to promijeniti. Razlike između dva čitanja su vezane za vrijeme stupanja na snagu Zakona da se uskladi sa nacionalnom programom reformi, evo, kao što nam je državni tajnik rekao, sve vezano za osobe koje su i oslobođene plaćanja sudskih pristojbi, a i ove mogućnosti, što vjerujemo da će se usvojiti Amandmanom naše kolegice Lukačić vezano za osobe sa invaliditetom, tako da sve u svemu uz te male izmjene i taj Amandman budući i samu elektroničku komunikaciju sudova, vjerujemo da imamo ispred sebe kvalitetan prijedlog i HDZ i njezin klub će podržati.

Vrlo kratko, s obzirom da sam o ovome raspravljao i u prvom čitanju, sad da se ne ponavljam, ovo vrijeme, sve ono zapravo što je tada bilo rečeno i ono što sada smo čuli, da kako mislimo da u klubu HNS pozdravljamo ove izmjene i prije svega, ova digitalizacija koja je i na ovaj način predložena sa financijskim efektima, dakle, sa 50% umanjenja plaćanja tarife ako se govori za podneske koji su podnesene elektroničkim putem i koje su također zaprimljene i samim rokom od 3 dana, mislim da to apsolutno će doprinijeti rasterećenju sudova u onom administrativnom smislu, ne u samom… [[Govornik se ne razumije]] samog suda kojega najčešće opterećuje. Ono što je dobro, također, i to volimo isto reći da na ovaj način ništa ne ukidamo, kao što je bilo do sada, dakle, i dalje stoje uplate u biljezima do 100,00 kn i u računovodstvu se ovi načini uplaćivanja vrijede i sada, samo ovime na jedan pravilan način stimuliramo e-poslovanje odnosno samu digitalizaciju, ako hoćete i samih sudova. Također bih napomenuo i čl. 26. koji govori o izmjeni visine pristojbe na obveze u slučaju da sud utvrdi novu vrijednost, dakle, gdje se to uvodi kada se pristojba plaća prema novoj vrijednosti predmeta spora, od dana donošenja rješenja, dakle, i u slučaju preinačenja zahtjeva i djelomičnog rješenja zahtjeva kada se kao vrijednost spora uzima promijenjena vrijednost za sve podneske i radnje nakon takve promijene, dakle, ona, ajmo reći da je pravednija i odgovara stvarnoj i onaj dio koji vidim da je naveden u primjedbama koje predlagatelj nije prihvatio.

Naime, u prvom čitanju sam napomenuo bio kako je procedura ishođenja od oslobođenja, dakle, iz Zakona, ako se ne varam, 2003.-će bila prilično jednostavnija, gdje se samo trebala ishoditi Potvrda porezne i izjava dati sudu, sada to zaseban upravni postupak koji to otežava, produžuje i onaj koji nisu možda pravne struke, sigurno im otežava pristup samom sudu. Ovdje je navedeno da će se to rješavati prema Posebnim propisima i tako je i u samom obrazloženju rečeno, pa bih ja iskoristio onda ovu priliku da, s obzirom da se tu radi o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, da se zbilja o tome razmisli na pojednostavljenju ako govorimo o nekom lex specialisu u odnosu na ovaj Zakon o pristojbama, barem kod toga dijela da se to onda u tom, nekim daljnjim izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, proba to olakšati, liberalizirati i omogućiti onima zbilja koji imaju slabije imovinsko stanje s obzirom na broj članova domaćinstva i sve da ih te pristojbe koje nisu nekada ni jeftine ako govorimo o nekih običnih 500,00 kn za neki podnesak, nekome tko ima po članu obitelji možda 1.000,00 kn, to im puno znači, tako da s te strane, a uputu njihovih prava, najčešće znači upravni postupak, nove biljege, nove neke dokumente itd. i onda to ih možda i odvraća od samoga suda i zato bi tu čisto iskoristio priliku da se razmotri jer mislim da je ovdje u čl. 10. dobro stavljeno da će se uređivati prema Posebnim propisima, tako da su odškrinuta ta vrata, da se to može i urediti, ne samo ovim Zakonom. Tako da zaključno, klub HNS-a također još samo da, smatram da izdvajanje tarife sudskih pristojbi da se rješavaju Uredbom koje donosi Vlada će sigurno omogućiti fleksibilnost i brže i promptnije rješenje ukoliko se vidi da dolazi do nekih nesrazmjera ili bilo kakvih potrebnih korekcija.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, pomoćnice, kolegice, kolege, evo, kasni sat je, ja zahvaljujem što ste čekali, ali evo, šta je tu je, to nam je posao svima. A, pa dobro, nama je nekako posao, nismo dovukli, mi tu sjedimo tako. U svakom slučaju, prvu stvar, apsolutno podržavam ovo što radite u Zakonu, dakle, ova intencija da se ljude zapravo potiče da idu, znači, da prelaze na elektronski način postupanja u sudskim postupcima je nešto što je dobro i sviđa mi se što ste izabrali pristup poticaja, ne kažnjavanja. Do sada je uvijek dao puno bolji rezultat kad se nekoga potiče, kada mu se da da plati manje, nego kada se eventualno penalizira. Nadam se da će i vjerujem da radite na ovome da će ovo pratiti odgovarajuće elektronske platforme, tako da će ljudi to stvarno moći odnosno stranke i provoditi, da će to biti sa stupanjem snage aktivirano. I, pa tu se neću puno zadržavati, Zakon je takav kakav je, ovaj što je kolegica predložila Amandman, apsolutno i mi ćemo podržati, ali mislim da, koliko sam shvatio, da ćete ga vi prihvatiti, pa će onda postati sastavni dio Zakona i to je nešto što je potpuno ispravno. Znam da su kasni sati, neću duljiti, međutim, ima jedna stvar, koju možda bismo trebali razmišljati za budućnost, ona se tiče ovoga Zakona, ne sada jer nije obuhvaćena u rješenju, ali ona je jedna strateška stvar a to je obzirom da smo mi s vremenom u Hrvatskoj izgradili funkcionirajući sustav besplatne pravne pomoći, obzirom da i ovaj zakon propisuje čitav niz ajmo reći socijalnih kategorija građana ali i vrsta postupaka u kojima se pristojba ne plaća a i predviđa kao što ste i sami rekli mogućnost da se oslobodi od plaćanja pristojbi mislim da bi, da je došlo vrijeme da razmislimo da li možemo ne plaćanje pristojbe povezati sa postupanjem suda. Ja znam da smo to već jednom imali, da je to srušio Ustavni sud, međutim to je bilo u vrijeme kada mi nismo imali niti sustav besplatne pravne pomoći niti smo imali ovako široki sustav oslobođenja sudskih pristojbi. Ali sada kada mi kao država, kao društvo možemo svakom zajamčiti tko nema da će biti oslobođen, je li tako, onda ne vidim nikakav razlog da oni koji imaju ne plate, a ne plate sudsku pristojbu da sud po tom postupa. I ne vidim kako bi to ugrožavalo na bilo koji način pravo građanima za pristup sudu. Evo svi mi ovdje koji sjedimo s našim plaćama koji je razlog da eventualno ne platimo sudsku pristojbu i da sud po tome postupa. Odite u bilo koju drugu djelatnost gdje ne platite, neće se postupati. Dakle to je nešto što bi trebalo po meni biti iskorak za budućnost, s čime bi se oslobodio čitav niz sudskih postupaka koji se vode samo zato što su jeftini ali s druge strane rasteretili bi se i sudovi i porezna uprava brojnih postupaka naplate takvih pristojbi gdje stranke zapravo nisu ni zainteresirane vrlo često jer što, dobiti će pravnu zaštitu a onda ako se naplati, naplati u nekom ovršnom postupku država. I to je nešto na što se gubi energija i novac. Kažem, ako mi možemo osigurati a možemo kroz besplatnu pravnu pomoć da svatko onaj tko nema bude oslobođen sudske pristojbe onda ne vidim razloga zašto onima koji imaju ne bismo rekli ako ne platite neće sud raditi. I to je nešto što bi nam pozitivno utjecalo na pravosudni sustav, utjecalo bi posebno na pravnu disciplinu u ovoj zemlji. Kažem, ovo je bio preveliki iskorak sada, sigurno ste imali na umu i tu odluku Ustavnog suda o kojoj govorimo međutim ona je donesena u drugom vremenu i uvjeren sam da bi ovakvo rješenje danas prošlo. A vama bi se oslobodilo, pogledajte samo koliko sudovi vode desetina tisuća ovršnih postupaka radi naplate sudske pristojbe i to plaćamo svi mi iz poreza. I umjesto da sud radi nešto drugo bavi se naplatom sudske pristojbe, protiv koga? Protiv onoga tko ima, tko je mogao platiti a nije htio platiti. I to je loše. Dakle ja jesam za to da mi proširimo krug građana koji će biti oslobođeni, da apsolutno funkcionira sustav besplatne pravne pomoći ali nakon toga da se postavi jednostavno pravilo ili si donio papir da si oslobođen ili moraš platiti a ako ne platiš sud ti neće postupati. Dakle to je crno bijelo i to je vrlo pošteno i vrlo socijalno. Pošteno je prema onima koji uredno plaćaju porez i svi su zaštićeni, svi će dobiti pravnu zaštitu.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite. Još jednom hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle drugo čitanje, konačni tekst, potreba donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona proizlazi prvenstveno zbog potrebe usklađenja domaćeg kaznenog materijalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i s tim u vezi smo uskladili naš materijalni, kazneni propis, dakle Kazneni zakon sa Direktivom, o suzbijanju turizma, sa Direktivom dakle Europskog parlamenta i Vijeća iz 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kazneno pravnim sredstvima. S Direktivom iz 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava, zatim Konvencijom o provedbi sporazuma iz Šengena, Konvencijom Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima. Uz navedeno provedeno je i usklađivanje kaznenog zakonodavstva, kazneno djelo pranja novca iz članka 265. KZ-a s preporukama iz izvješća o četvrtom krugu evaluacije RH o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koje je usvojeno na 42. plenarnoj sjednici Odbora stručnjaka Vijeća Europe o procjeni mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Ostale izmjene i dopune predlaže se pooštravanje zakonske kazneno pravne politike kažnjavanja u odnosu na kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta propisano u Glavi XVII. Kaznenog zakona. Cilj predloženih izmjena usmjeren je na jače ostvarenje generalno preventivnih učinaka kažnjavanja spolnih delikata počinjenih na štetu djece. Predlaže se pooštravanje sankcije za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu kada je to djelo počinjeno sa namjerom a kao posljedicu je izazvalo smrt jedne ili više osoba dakle podiže se gornja granica zapriječene kazne sa 12 na 15 godina i time nam to ulazi u ingerenciju županijskog suda, u nadležnost županijskog suda. Predlagatelj konačnim prijedlogom zakona predlaže propisivanje novog samostalnog kaznenog djela prisile prema zdravstvenom radniku u članku 315.a Kaznenog zakona kao reakcije na pojavne oblike prisila usmjerenih prema zdravstvenim djelatnicima u svezi s obavljanjem njihove zdravstvene djelatnosti kao javne službe. Zaključno, predmetnom četvrtih izmjena i dopuna KZ-a su izmjene nomotehničke naravi kao i otklanjanje nedostataka i dvojbi koje proizlaze iz zakonskog teksta a koje su uočene u praksi primjene KZ-a. Važnije razlike nastale između prvog i drugog čitanja, imam potrebu naglasiti, u odnosu na prijedlog zakona, predlagatelj u konačnog prijedloga zakona izmijenio ili dodao slijedeće. Usklađenje sa Konvencijom o provedbi sporazuma iz Schengena. Dakle tu se snažnije ističe i naglašava načelo in dubio pro reo koje se mora primjenjivati u schengenskoj zoni u koji se mi pripremamo ući, dakle s obzirom da ta zona postaje sve više jednopravno područje i načelo „ne dvaput o istom“ će se primjenjivati ako je netko suđen u jednoj od država ugovornica Schengena, to bi bio razlog da mu se ne sudi u drugim državama. Pooštravanje zakonske kazneno-pravne politike kažnjavanja spolnih delikata počinjenih na štetu djece, i to je novina nastala između dva čitanja. Usklađenje s Konvencijom Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima, usklađenja s Direktivom o zaštiti okoliša putem kaznenom prava i pooštravanje sankcije za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu sa smrtnim posljedicama. Hvala vam na pozornosti, štovana gospodo.

Da se službenom osobom proglase odgojitelji, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji, ravnatelji u predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj ustanovi te nastavnik i suradnik u ustanovi visokog obrazovanja. Dakle imamo situaciju da je država dala mandat ovim ljudima da obavljaju ovaj svoj posao kao i službenim osobama u jedinicama lokalne samouprave, regionalne samouprave, državnim službenicima, bilogdje a nisu zaštićeni odnosno ako se nešto desi, moraju privatnim tužbama tražiti pravdu i smatra, da to nije pošteno.

Nema laganih i malih zahvata u kazneno-pravnoj sferi, dakle uvijek kada diramo kazneno-pravne propise, mi ustvari radimo nešto, koristimo alate koji se samo iznimno koriste za zaštitu društvenih dobara za koja smo se opredijelili štititi. Dakle kroz kazneno-pravni aspekt radimo zaštitu najvećih društvenih vrednota. Dakle nije točno da te kategorije koje vi želite posebno zaštititi nisu zaštićene, dakle oni su zaštićeni kao i svi građani od bilokakve ataka na njih. Dakle u ovom trenutku osobno smatram a nije to bilo nepoznato ni radnoj skupini koja je radila na ovom zakonu, da takva stvar nije prihvatljiva i da nema kazneno-pravnih relevantnih razloga da se prihvati snažnija zaštita od one uobičajene zaštite koju imaju svi za učitelje i nastavnike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Sladoljev, izvolite. Osim usklađenja sa direktivama EU Konvencijom o provedbi sporazuma i Schengena, Konvencijom Vijeća Europe protiv trgovanja ljudskim organima, preporukama izvješća o četvrtom krugu evaluacija RH, sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, ovaj prijedlog zakona dodatno uređuje još neka iznimno važna područja. Kao važna novina koju pozdravljamo i za koju sigurno postoji konsenzus među svim zastupnicima u Hrvatskom saboru je pooštravanje zakonske kazneno-pravne politike kažnjavanja u odnosu na kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Jače ostvarenje predmetnim učinaka kažnjavanja spolnih delikata počinjenih na štetu djece smatramo kao civilizacijski iskorak i ovdje ga snažno i beskompromisno podržavamo.

Nadalje, ovim prijedlogom zakona uvodi se pooštravanja zakonske kaznene politike kažnjavanja u odnosu na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu sa kvalificiranom težom posljedicom. Vidjeli smo iz niza primjera koje su blage kazne i blaga sudska praksa po ovom pitanju stvorile opće nezadovoljstvo građana i dodatno poljuljale povjerenje u vladavinu prava. Pozdravljamo pooštravanje politike kažnjavanja u ovom pravcu, pitanja koja su možda ovdje postavljaju je preuzimanja u nadležnosti u rješavanju ovih predmeta od strane županijskih sudova. Naime, županijski sudovi nadležni su za postupanje u prvom stupnju za sva kaznena djela za koje je propisana kazna od 12 g. na više osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Smatramo kako je nepotrebno prebacivati nadležnost u postupanju na županijske sudove te da se po ovom pitanju trebala praviti iznimka. Ovaj zakon djelomično je on ... [[Govornik se ne razumije.]] dakle on pooštrava kazne u vezi djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, dakle on je na neki način iščitao ono što se nije to događalo prije 15, 20 g. i pozdravljamo ali evo i kolega Zekanović i ja ću dakle spomenuti pošto mi je to struka da sam i ja uložio amandman na praktički ovaj što se tiče učitelja, profesora i na neki način da ih se proglasi službenim osobama i da ih se zaštitimo na taj evo dodatni način, upravo jer je znak vremena što smo zadnji put mogli i zadnjih 10-tak dana biti svjedočeni, dakle bezbroj svjedočanstva profesora u svojim školama. Mislim da je dobro da se otvori rasprava o tome. Mislim da je dobro da su ta svjedočanstva izašla van, mislim da ta svjedočanstva su autentična, da ne bi profesori pisali bez veze, mislim da je to bila tabu tema u školi, da su se profesori bojali govoriti o tome jer su bili, jer su mislili da će biti proglašeni lošim profesorima i onima koji ne znaju držati disciplinu i ovaj slučaj Franje, profesora Franje u Čakovcu je otvorio jednu bitnu temu. Vi ste već rekli da ne postoji neki, dakle u ovom trenutku politička volja da se dodatno zaštiti dakle ta struka, ali ja bi vam samo spomenuo da se ovdje ne radi samo o, o toj struci nego se radi zapravo o zaštiti ostalih učenika u razredu. U cijeloj toj raspravi oko zaštite učitelja i profesora i te inicijative mi smo zaboravili jednu činjenicu, a da zapravo 98% djece tu trpi, zapravo da trpi cijelo naše obrazovanje. Naravno da se mora voditi računa i o nekim objektivnim okolnostima, ali mislim da nitko ne bi volio da ga na njegovom radom mjestu gađaju kredom, da mu psuju, da mu nose noževe na radno mjesto, a da sustav ne reagira. Ja mislim da sustav treba poboljšati, mislim da ovaj amandman ne bi riješio skroz znači nasilje u školi i nasilje prema profesorima od strane pojedinih učenika, ali mislim da bi poboljšo trenutno sadašnju situaciju koja je neizdrživa. Slijedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovana pomoćnice ministra, s obzirom da je već skoro ponoć, ja ću biti vrlo kratka. Oni koji prate ovu temu znaju da je prije nekoliko mjeseci Klub HDZ-a predložio izmjene Kaznenog zakona s ciljem bolje prevencije i kažnjavanja spolnog zlostavljanja, iskorištavanja djece i prvo čitanje smo prošli i danas imamo konačni prijedlog koji je radi praktičnosti i radi bolje organiziranosti objedinjen s drugim izmjenama Kaznenog zakona. Iako je skoro ponoć treba vrlo kratko reći nekoliko osnovnih informacija da se zna što je poboljšano ovim prijedlogom zakona koji je predložio Klub HDZ-a, a postignuto je konsenzusom s Ministarstvom pravosuđa da dođemo danas u drugo čitanje. Ove izmjene zakona dobili smo praktički nakon pa gotovo nije bilo ovakvih izmjena nikad. Dobili smo nezastarijevanje i progona počinitelja spolnog zlostavljanja djeteta, ali i nezastarijevanje izvršenja sankcije nad tim počiniteljem. I to je stvarno velika stvar i bitno je reći da je ovaj naš prijedlog uz potporu struke ušao u Kazneni zakon jer toga nije nikad prije bilo. I pazite sada ne samo da su dignuti rasponi kazne, nego zločinac tj. počinitelj tog spolnog zlostavljanja je sad doveden u situaciju da mu mi praktički nećemo oprostiti nikada.

A sad npr. imate situaciju, ako počinitelj počini teško kazneno djelo uslijed koje je recimo smrt djeteta i doslovce pobjegne u susjednu zemlju recimo BiH i recimo u toj zemlji bude 10, 15, 20 pa 30 i više godina i recimo nakon tog vremena se počinitelj vrati u svoju državu Hrvatsku ponovno će ga dočekati izvršenje te kazne koja je uz to sad još i pooštrena ovim izmjenama Kaznenog zakona. Dakle, osim što smo unijeli ne zastarijevanje izvršenja kazne i ne zastarijevanje progona mi smo sad dobili i strože kazne, dobili smo maksimum koliko trpi Kazneni zakon i to treba reći da se jasno ovdje čuje da ne bi bilo za 5, 6 mjeseci da neki klubovi kažu da se nije promijenilo nešto što se promijenilo. Ja znam da malo ljudi, vrlo malo ljudi ovo gleda ali ovo se treba reći radi istine i radi svih činjenica. Još nekoliko informacija, također kratko, za kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina prihvaćen je naš prijedlog od strane Ministarstva pravosuđa, prijedlog Kluba HDZ-a i kazne su podignute maksimum koliko trpi Kazneni zakon, na 10 odnosno na 12 godina. Isto tako za kaznena djela spolne zlouporabe djeteta starijeg od 15 godina. Prihvaćeni su i naši prijedlozi za sve ostale članke, mamljenje djece, podvođenje djeteta, zadovoljenje pohote pred djetetom, dakle svi članci praktički od 158. do 166. su mijenjani i prihvaćen je naš prijedlog Kluba HDZ-a dakle u dogovoru sa našim Ministarstvom pravosuđa. Drugim riječima, sve kazne u glavi 17. Kaznenog zakona kojim hrvatski pravosudni sustava kažnjava ova kaznena djela spolnog zlostavljanja iskorištavanja djece su sada mijenjane. I pri tom je struka i to treba naglasit, vodila računa da to bude usklađeno sa ostalim glavama Kaznenog zakona jer znamo da je Kazneni zakon organski zakon da ga je teško mijenjat i kad se mijenja da opći dio mora biti usklađen sa posebnim dijelom. Vrlo kratko na kraju, imamo već sada u Zakonu sve mehanizme da se osoba okvalificirana kao pedofil ne zaposli ni u školi, ni u vrtiću, ni u igraonici. Ako se unatoč tome zaposli, ponavljam, onda je to greška i propust odgovorne osobe koja zapošljava takvu osobu, a ne pogreška u Zakonu i to treba jasno naglasiti. Svi koji su pročitali izmjene ovoga Zakona i moraju stati uz tvrdnju da se ovdje radi o jako bitnom poboljšanju kaznenog Zakona, a ono što nije predmet kaznenog Zakona, e, pa to nije ni moglo biti uređeno kaznenim Zakonom. I na kraju, ove izmjene kaznenog Zakona, prošle su između dva čitanja i stručnu skupinu sačinjenu od sudaca i stručnjaka kaznenog prava pri Ministarstvu pravosuđa i mogu s radošću reći da nije bilo značajnijih prigovora sa stručnog aspekta.

U ime kluba zastupnika HNS-a govoriti će poštovani zastupnik Stjepan Čuraj.

Naravno, apsolutno se slažemo i ovdje je navedeno da je u čl. 7. dopunjen čl. 81. st. 2. Kaznenog Zakona s teškim djelima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta itd. Ono što ja samo želim iskoristiti vrlo kratko malo statistike zato što kaznena djela iz domene kaznenopravne zaštite djece i obitelji jer se posljednjih godina bilježi porast i otkrivanja i prijavljivanja takvih djela. Dakle, nije jedno i drugo, dakle, prati i u 2017.-toj, to je riječ o 5274 kaznena djela, što je gotovo 10% povećanja odnosno 9% u odnosu na 2016.-tu. Naravno, tu su oni najteži oblici zlostave djeteta, spolno zlostavljanje, iskorištavanje djeteta i kaže da sveukupno 616 je prijavljeno tijekom 2017.-te kaznenih djela protiv spolne slobode i protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, što je 11,6% sveukupnog broja kaznenog djela ovih koje sam naveo.

I sad najčešće ta djela, ja ne bih sve te kvalifikacije, niti, mislim nisu baš za čitanje sve moguće kvalifikacije, međutim, sigurno da javnost se treba s time upozoriti, da se treba senzibilizirati, da naravno, kazne moraju pratiti i postrožiti se vezano i kvalifikacije samih djela, samo ću reći da je od tih svih bilo čak i 28 djela silovanja, bludnih radnji 40 itd., iskorištavanje djece za pornografiju 185, spolne uporabe djeteta mlađeg od 15 godina 184, dakle, to se događa, to je među nama i svako žmirenje na oči odnosno kada zažmirimo, kada vidimo, kada mislimo, doprinosi ovoj negativnoj statistici. I to, samo ovim putem želim upozoriti javnost da je zapravo tu riječ kada je o toj cijeloj statistici sveukupno je oštećeno 468 djece odnosno djeteta, a od strane 272 počinitelja. I to je mislim dovoljan razlog da se i pristupi ovakvim promjenama i to je nešto što treba napomenuti, ne treba žmiriti, koliko god gnjusno to bilo, koliko god ne želili to prihvatiti, to očigledno se u RH događa i je u porastu i s time se trebamo uhvatiti u koštac u najozbiljnijem smislu.

Ovdje se i kroz raspravu proteže jedna teza koja je vrlo popularna, ljudima je drago čuti, a to je povisimo kazne, pa će sve biti u redu. To nije tako. Ja nisam protiv povišenja kazni, ako je to konsenzus nek se dignu, mogu ići još gore, ali ako netko misli da će suzbiti određeni problem povećanjem kazne, to jednostavno nije tako. Nigdje na svijetu nema primjera da se to tako dogodilo. To tako ne ide. Zemlje sa najliberalnijim kaznama, Skandinavske, imaju najmanje zločina. To je tako. Vi imate zemlje, uzmite SAD, jedna savezna država ima smrtnu kaznu, druga nema, a dijeli ih ulica. Nijedan počinitelj ne prijeđe ulicu da bi počinio ubojstvo tamo gdje nema smrtne kazne, dakle, ona nije odvraćajuća, ona ne sprječava. Oštra kazna ne sprječava. Ona je dobra, jer mi kao društvo šaljemo poruku i zato ja nisam protiv toga, ali ovdje je puno važniji problem a to je što se događa u praksi. Mi ovdje recimo imamo povećanje za promet smrtnu posljedicu u prometu sa 12, na koliko, 15 maksimalno, je li tako? A da li je ikad u praksi izrečeno više od 5?

Pa što ćemo s time dobiti? Možda šaljemo poruku ali u praksi će i dalje biti ovih 7 i o tome se radi. Nije ovo prvi put da mi posežemo za postroženjem kazni a da se u praksi ništa ne mijenja. Znate koliko smo puta povećavali kazne u gospodarskim kaznenim djelima? Puno puta. Nema Vlade koja to nije napravila. Napraviti ćete i to vi vjerojatno do kraja mandata. Doći ćete, povećati ćete i reći ćete sada ćemo sve stroge kazne, neće toga više biti. A tog više nego ikad. Dakle to nije odvraćajući sustav. Ponavljam, on je dobar na razini poruke, ali ja samo ne bih htio da se mi ovdje zavaravamo i da zavaravamo javnost da smo sada riješili problem. Kao što ne rješava problem ni ne znam uvođenje Kaznenog zakona u škole kao što se ovdje predviđa, predlaže od nekih kolega koliko sam shvatio za bacanje krede da bude kazneno djelo što nije realno. Kao što, ja moram priznati gledao sam ovu vašu izmjenu za liječnike i ja zapravo nisam shvatio što vi hoćete s time postići u ministarstvu i ovdje u zakonu sada jer zapravo vi stavljate prisilu. Znači ona će se primijeniti ako netko spriječi liječnika ili zdravstvenog radnika da obavi svoju dužnost. To je malo nelogično jer znači što, ja ću nekog spriječiti da me liječi pa ću onda biti kazneno odgovoran. Mislim, razumijete? Mislim da ovo nije bila intencija što se htjelo ali ovo što ovdje piše u praksi ne vidim s čime će rezultirati. Jer mi kažemo prisila u sprječavanju njegovog posla. Znači pacijent koji se počeo buniti da nije dobro liječen ga ne sprječava u sprječavanju posla a to su prijetnje itd. Kad vi prijetite liječniku? Prijetite mu jer niste zadovoljni ali ne prijetite mu, ne smiješ sada to raditi, ne smiješ me liječiti jer ću ti razbiti glavu a to piše ovdje i u tom slučaju je to kazneno djelo. Nije logično. Lijepo zvuči, lijepo izgleda, to je tako napravljeno ali neće se dogoditi ništa. Jer kažem nije logično da netko prijeti nekom da ga ne bi liječio ili da ga prisiljava silom itd. Dobro, međutim, ovo što ste rekli, ja se slažem svako zadiranje u Kazneni zakon je osjetljivo i možda je ponekad bolje dirati manje nego da se ugrozi cijeli sustav. I ovdje je jedan vrlo, vrlo oprezan pristup, ja bih se složio i s vremenom sve će se provesti kroz praksu i vidjeti će se što se i kako primjenjuje, pa i ovo pooštrenje kazni što smo s time dobili, hoćemo li imati manje ili više. Hrvatski problem nije kazna, hrvatski je problem neotkrivanje kaznenog djela i kada se kazneno djelo otkrije dužina postupka ti je najveće. Zemlja koja ima uspješnu borbu protiv kriminala oni prvenstveno rade na otkrivanju počinitelja i brzini sankcija. Kada onaj zna da će biti otkriven i da će mu sankcija doći vrlo brzo tada se ne odlučuje na kazneno djelo. Ako on zna da je sankcija vrlo stroga ali postoje veliki izgledi da nikada neće biti osuđen, u što Hrvatska spada, jer mi nažalost po dužini ovih najtežih kaznenih djela spadamo u to da je kod nas izgledno da neće biti pravomoćne presude dugo, dugo ili da je neće biti uopće, e onda to počinitelja uopće ne odvraća. Znate to vam je kao u ovim zemljama gdje im režu ruku kada kradu pa svejedno kradu, pa im odrežu jednu pa kradu s drugom, to je to. Ali kada on zna da će svaki put biti otkriven pa kada je kazna i manja ali kada je brza e onda smo uspješni. I zato ja kažem ovo što vi ovdje mijenjate ja podržavam, ja nemam s time problem a ja samo kažem nemojmo se zanositi da ćemo s njim postići nešto revolucionarno jer nećemo. Zahvaljujem. Pa evo ja moram se samo javiti čisto zašto što ovdje se tiče nešto i liječnika i iako je pravna struka kako kaže gospodin Miljenić nije za to da piše prisila prema zdravstvenom djelatniku ali očito ne zna s kakvim se situacijama mi se susrećemo tako da mi u svakom slučaju kao liječnici pozdravljamo ovakve oblike, odnosno ovakav oblik zakona koji je usmjeren prema zdravstvenim djelatnicima i što ste ovim člankom regulirali na neki način i zaštitili liječnike kod obavljanja njihove djelatnosti. Kako ne bi došlo sada do nekih zabuna da liječnicima to ne treba ja ću samo reći nekoliko statističkih podataka na temelju zadnjih nekoliko anketa. Više od 90% liječnika izjavilo je da je doživjelo neki od oblika nasilja za vrijeme obavljanja liječničke djelatnosti, oko 70% ih je doživjelo nasilno ponašanje bilo od svojih pacijenata ili njihovih obitelji a samo je 28% liječnika prijavilo jedan od tih incidenata. Više od 60% ih nije nikad prijavilo nikakav incident. Zašto? Zašto što su se naravno bojali da će se to ponavljati. Naravno sustav sigurnosti i fizičke zaštite u većini bolnica nije djelotvoran. Morate znati da postoji samo jedan portir ili uopće ne postoji niti to. Tako da ja u svakom slučaju pohvaljujem što ste izmjenama Kaznenog zakona se sjetili i nas i što ste prihvatili naše zahtjeve koje je predlagala i liječnička komora i što smo našli konsenzus oko naše zaštite. Ono što ne treba nikako zaboraviti da Kaznenim zakonom naši pacijenti posebnom glavom Kaznenog zakona bili su na neki način zaštićeni i to u glavi 9., gdje kaže kaznena djela protiv zdravlja ljudi, jel', gdje se štiti i zdravlje kao opće javno dobro i time je propisan i niz kaznenih djela za koja su mogli odgovarati samo i isključivo liječnici, stomatolozi ili drugi zdravstveni radnici. I zato je osobno smatram da se na ovaj način uravnotežilo liječnička djelatnost koja se sada može obavljat bez ikakvih, recimo to tako, nasilja, a da svaki naš pacijent može dobiti adekvatno zdravstvenu zaštitu.

Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti. Time smo završili današnji rad, a počet ćemo sa radom sutra, u četvrtak, u 9:30 sati i prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, drugo čitanje, PZ broj 451.